V tento moment je přesně 14 hodin, tzn. do této hodiny bylo domluveno jednání poslanecké schůze a v tento moment přeruším tento bod. Přeruším tento bod, tzn. přerušuji projednávání tohoto bodu, a dále budeme hlasovat o vyřazení zbývajících bodů z pořadu schůze. To je postup, který jsem navrhoval, pane předsedo Stanjuro, když jsem mluvil.

Budeme hlasovat o vyřazení zbývajících bodů z pořadu schůze. Eviduji žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení zbývajících bodů z pořadu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?